Má někdo připomínky, pozměňovací návrh k hlasování?

Raději odhlasovat, dobře.

Kdo je proti?

Procedura je schválená. Čili návrh pod písmenem D. Prosím stanovisko. Paní ministryně?

Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Prosím, pokračujte. Protože jsme body A přijali, tak body B jsou nehlasovatelné a nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.